Ano, v určité době připusťme, že tomu i tak mohlo být, ale bylo zjevné, že od doby, kdy začaly růst ceny energií, se bude jednat o nákladovou inflaci, která se promítá do vstupu výrobku, a logicky tím pádem i do výstupu v rámci jejich cen. Výsledkem toho je, že jsme třetí nejhorší v Evropě.

Opatření sociálního charakteru přes mimořádnou okamžitou pomoc nebo přes příspěvky na bydlení nefungují zdaleka, jak by měla. A i kdyby fungovala, nebylo to tak byrokratické a byl o to větší zájem, v tuto chvíli zasáhnou pozitivně pouze 5 % domácností. To jsou čísla, která udává Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Myslím si, že jejich návrh není vůbec špatný. Je to ten takzvaný bonus nebo příspěvek, který chtějí navrhnout v řádu 400 až 800 korun na domácnost.

5 miliard korun nás bude stát silniční daň.

Tvrdím, že to bude řádově 5 miliard korun, které půjdou na vrub Ministerstva dopravy. Toto nezlevní cenu nafty ani benzinu ani o korunu.

To je to, co se možná dalo diskutovat.

Na druhou stranu musím říct, že některé věci vláda nedělá špatně. Je dobře, že nevylučuje to, že se prodlouží těžba uhlí, ale chybí mi tady jakákoliv vize a koncepce toho, jak se tedy to uhlí bude utlumovat.

Bohužel jim nepomáháme.

Z dnešního jednacího dne se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Petr Letocha. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Pan ministr Blatný, kterého si vybral pan premiér jako krizového manažera, se stal poradcem na Ministerstvu zdravotnictví a já využívám jeho zkušeností právě kvůli této krizové situaci.

To znamená, že ta situace nebude lehká. Nebude lehká, to si asi všichni uvědomujeme, a já velmi děkuji za to, že i koalice, i opozice si to uvědomuje, protože málo platné, jsme v jakémsi předpolí válečného konfliktu.

Co se týče zdravotnictví, tady bych se snažil vysvětlit, co nás čeká.

Ta péče je kompletně hrazená.

A to si myslím, že jsme zvládli výborně.